Tak děkuji. A nyní tedy máme čtyři faktické poznámky, resp. přihlášky, takže pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Vaším prostřednictvím k vám osobně jsem chtěl říci to, co už tady zaznělo. Tak to prostě je.

Pane poslanče, vy taky faktickou? Jste v pořadí? Nic. Dobře. Děkuji za slovo.

A také bych chtěl upozornit na to, že opravdu nehlasujeme o panu Horáčkovi. O tom, jestli máme pana Horáčka rádi, nebo nemáme, o tom přece nebudeme hlasovat. A pokud někdo dělá takovouto zkratku, tak prostě nerozumí tomu, o čem hlasujeme. Tak děkuji. A s faktickou jako poslední pan poslanec Pavel Žáček. Děkuji za slovo.

Že označení někoho za agenta Státní bezpečnosti je vážná věc, vždyť to vidíme na dvou osobách z našich řad.

Tak děkuji. A nyní tedy další faktická, pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, a potom, jestli už ne faktická, pan poslanec Bartoň trpělivě čeká, tak snad se dostanete ke slovu. Tak pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Já jen fakticky.

Ale druhá věc je podstatná, to, co říkal kolega Benešík. Myslím si, že to je podstatné.

To přece mohl udělat.

A s faktickou paní poslankyně Jana Černochová. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Aby to nezapadlo, já bych se chtěla zeptat kolegů z mandátového a imunitního výboru na to, co tady pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím říkal, jaké otázky tady kladl. Protože tady bylo zmíněno Státní zastupitelství Prahy 2, byla tady zmíněná informace, že II PČR tu věc odložila, ale že státní zastupitelství ne, jestli skutečně ta místní příslušnost tady je správná. Protože tohle jsou věci, které přísluší Sněmovně. Skutečně Poslanecká sněmovna by neměla pískat spor mezi panem Ondráčkem a panem Horáčkem. My bychom měli řešit ty procesní věci, jestli skutečně došlo ke všemu v pořádku, jestli tady nejsou nějaké pochybnosti, že by mohlo jít o politickou objednávku.

Ne, nechci si z toho dělat legraci. Myslím si, že to tady řekla i celá řada kolegů, hodně to řekl i pan kolega Benešík. My jako poslanci snášíme různé útoky od různých lidí a musíme se s tím nějakým způsobem smířit. Co by se stalo, kolegyně a kolegové, kdyby byl pan Horáček zvolen prezidentem? Došlo by k tomu soudnímu sporu, nebo nedošlo?

No nemohl, protože prezident není trestně odpovědný.

Tak prosím, pane poslanče.

Ještě předtím bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na pana poslance Ondráčka. Nejsem si jist, jestli z jeho řeči bylo jasné, zdali souhlasí s vydáním, nebo zdali nesouhlasí s vydáním, jestli by to mohl doplnit. A ještě bych reagoval na paní poslankyni Černochovou.

Takže jde o pravdu, nebo lež.